Dobrá, vážený pane předsedající.

Ano, děkuji. Otevírám obecnou rozpravu.

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené dámy, vážení pánové a členové vlády, dovolte, abych vám představila pozměňovací návrh, na kterém jsme se shodli v našem poslaneckém klubu Úsvit Národní koalice, a já si ho dovoluji předložit.

Tento pozměňovací návrh zavádí novou pravomoc úřadu práce dozorovat stav uchazeče, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Úřad práce by měl touto cestou pravomoc uplatňovat ve výběrových řízeních na volné pracovní místo. V praxi totiž dochází k tomu, že uchazeči, kteří nechtějí, aby je někdo zaměstnal, chodí na výběrová řízení opilí, a tím se vyhýbají tomu, aby je někdo zaměstnal.

Podle jeho zkušeností se dlouhodobě nezaměstnaní rozdělili na dvě skupiny. První nabídku práce uvítala a s úspěchem se zapojila do pracovního procesu.

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je odstranění jedné do očí bijící mezery v zákoně o zaměstnanosti, která znemožňuje evidentní zneužívání dávek.

Výdaje státního rozpočtu budou sice náklady na zkoušku na zjištění, zda uchazeč o zaměstnání není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, na druhou stranu lze očekávat úsporu finančních prostředků v nevyplacených podporách v nezaměstnanosti. Navrhované řešení je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Test na zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, je sice zásahem do lidské důstojnosti, ale lze mít za to, že je proporcionálním, protože člověk pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek nemůže řádně absolvovat výběrové řízení a mrhá tak veřejnými i soukromými prostředky. A teď podrobněji k pozměňovacímu návrhu.

Dovolila bych si potom v podrobné rozpravě přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem vložila do systému. Vážené dámy a vážení pánové, požádala bych vás potom ve třetím čtení o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji vám za pozornost.

Proti této části zákona jsem se vyjadřovala již v prvním čtení, a nebudu tedy nyní opakovat veškeré argumenty. Diskutovali jsme o tom samozřejmě podrobně i na výboru pro sociální politiku. Důležité je však připomenout, že směrnice přijetí tohoto ustanovení nepožaduje, pouze umožňuje. Proto jsem také ráda, že výbor pro sociální politiku přijal můj pozměňovací návrh, který tuto povinnost výrazně zmírnil. I tak jsem ale přesvědčena o tom, že český právní řád již nyní disponuje takovými opatřeními, která podvodné jednání a zneužívání předpisů řeší. Kontrolu dodržování řádného vyplácení mezd provádí Státní úřad inspekce práce prostřednictvím svých regionálních pracovišť rozmístěných po celém území státu. Tato kontrola je prováděna systematicky a dlouhodobě, není tedy třeba zavádět další opatření. Proto jsem do systému nahrála další pozměňovací návrh, který institut ručení za vyplacení mzdy z návrhu zcela vypouští. Přijetí tohoto ustanovení by významně zvýšilo administrativní zátěž podnikání v České republice.

Děkuji. Další do obecné rozpravy? Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu tedy končím. Otevírám rozpravu podrobnou. Prosím paní poslankyni Hnykovou a potom opět paní poslankyni Pekarovou Adamovou.

Děkuji za slovo. Podrobně jsem tento pozměňovací návrh zdůvodnila v obecné rozpravě. Děkuji. Prosím paní poslankyni Pekarovou Adamovou. Po ní pan poslanec Zavadil. Prosím pana poslance. Pane poslanče. Děkuji, vážený pane předsedající.